Prosím, máte slovo. Děkuji.

Zaznívala tady jenom ojedinělá stanoviska, ale ne dohoda. A to je ta první a hlavní otázka, na kterou chci odpověď.

Já to jenom připomenu velice stručně, poněvadž jsem na to nedostala žádnou odpověď a paní ministryně to zmiňovala. Zmiňovala, že v souvislosti s těmito předškolními zařízeními jsou podávána trestní oznámení. Zmiňovala, že se někde platí jenom minimální mzda těm zaměstnankyním, nejčastěji.

Stejně tak mě zajímalo, kdo zřídí ty jesle, o kterých paní ministryně opakovaně mluvila. Ale to přece není samo o sobě, náklady na vybudování jeslí jsou značné.

Ale to fakt nejde. A když já tady jsem v situaci, kdy se snažíme najít řešení, a vlastně najednou tady mimochodem zaznívá, že po té naší kritice například nastavená zpřísnění technických parametrů, a to je šestý bod, by byla likvidační, by směřovala k zavření některých dětských skupin, tak tady zazní, že ten jeden konkrétní pozměňovací návrh k osvětlení, které by bylo zbytečně zpřísněné, by měl projít. Tak bych měla jednu žádost: proč, proboha, paní ministryně, nesvoláte jednání, kde by se opravdu bod po bodu prošly ty výhrady, proč se prostě nenajde funkční řešení?

Také by se nejspíš ukázalo, že není potřeba upravovat tu kvalifikaci způsobem, jak je navržený. Já bych doporučovala ponechat, jak je dneska navržený program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, ale podporuji rozšíření povinnosti vzdělávání včetně zdravotního.

Stejně tak tohle mohla být příležitost vyřešit normy pro předškolní zařízení.

Další bod. Kromě tady té kritiky a otázek, jak to má fungovat, jsou prostě ty regionální rozdíly, to, že jsou úplně jiné mzdy v Praze, úplně jiné mzdy, co potřebujete platit také ve Středočeském kraji, případně v Jihočeském.